13.

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych zde představil vládní návrh novely zákona o zpravodajských službách, jeho hlavní cíle a přínosy. Tento návrh byl zpracován Bezpečnostní informační službou ve spolupráci s Úřadem pro zahraniční styky a informace, Vojenským zpravodajstvím a byl také konzultován s Ministerstvem financí. Novelu jsme připravili v souladu s plánem legislativních prací vlády na rok 2014. První veřejná verze byla připomínkována již v září loňského roku. Nejedná se tedy v případě této novely o nějakou unáhlenou snahu zareagovat na současné dění, které je mimo jiné charakteristické tím, že roste počet teroristických útoků a zhoršuje se vnější bezpečnostní situace kolem Evropské unie, ale jde o strategický krok, který vychází vstříc dlouhodobým potřebám praxe.